To znamená, že ta efektivita je tam výrazně větší. A zkrátka elektroauta mají smysl nejenom v Evropě, ale podívejte se i do Číny, kde s mnoha věcmi nemusím souhlasit, ale dnes už tam jezdí jeden milion elektroaut.

Já si dovolím zareagovat na paní kolegyni Langšádlovou vaším prostřednictvím.

Děkuji, pane předsedající. Já si myslím, že to co říkala, že ve městech to má ten pozitivní efekt, zabývám se tím už dlouhou dobu.

Tak to je, řekněme si to na rovinu.

A znovu žádám sněmovnu o klid.

To také zatěžuje životní prostředí. Čili cokoli dotovat je nesmyslné.

Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji, pane předsedající.

Ale já prostě nevěřím tomu, když přestaneme používat elektromobily, že zavřeme současně několik elektráren.

Pane poslanče, máte slovo.

My jsme se k něčemu zavázali v rámci Evropy. Teď si musíme říct, jaká je ta cesta. A proto já jsem ve svém předchozím projevu řekl: Nejsem nyní příznivec dotací, nejsem příznivec toho, aby si někdo odepisoval z daní statisíce, že si pořídí něco, co nemáme v nějakém komplexu vyřešeno.

Ještě faktická poznámka paní poslankyně Langšádlové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Tady velmi často padá: zavázali jsme se vůči Evropě, Evropa po nás chce, Evropa po nás požaduje, a pořád se to opakuje.

Nikdo se do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Pane ministře? Prosím. Děkuji moc. Já za Ministerstvo dopravy jsem několikrát řekl, a stále to platí, nepřipustím zdražení dálničního kuponu na 2 000 korun. Bylo by to nefér vůči řidičům. Ale chci říct jednu věc.

Padla tady otázka kolem mýta a včerejší rozhodnutí krajského soudu. Za Ministerstvo dopravy jednoznačně konstatuji, že včerejší rozhodnutí, které vydal Krajský soud v Brně, nemá žádný vliv na stávající postup Ministerstva dopravy.

To jsou dvě základní věci, nic se na postupu nemění. Z tohoto setkání, z této kontroly bude mediální výstup. Děkuji. Paní zpravodajka nemá zájem o závěrečné slovo.

Paní zpravodajko, prosím o proceduru. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Tak já vám sdělím proceduru. Takže první, co bychom hlasovali, budou legislativně technické úpravy. Mám tady legislativně technickou úpravu pozměňovacího návrhu pana poslance Skopečka, potom vysvětlím, o co jde. Poté bychom hlasovali pozměňovací návrh pod písmenem A2 a A3 dohromady, poté bychom hlasovali pozměňovací návrh hospodářského výboru A10 až A12.

Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Sadovského pod písmenem C. Poté jsou tam pozměňovací návrhy pana poslance Kolovratníka pod písmenem D1 tady opět upozorňuji, pokud bude přijat, jsou A4 až A9 a A14 nehlasovatelné.